A do nemocnice se jezdilo umírat, bohužel.

na vedlejší účinky?

Tak v čem je to méně etické? Bude tohle součástí zprávy vaší vyšetřovací komise?

Bude toto součástí vaší vyšetřovací komise?

Bude součástí té vaší zprávy zhodnocení péče o tu nejvíce ohroženou skupinu, to znamená, o naše seniory?

Jak hodláte vůbec zajistit součinnost všech těch lidí, které chcete vyšetřovat, když na to máte opravdu tři měsíce a ti lidé tam prostě nemusí chodit?

Jak vláda, tak opozice.